Poté bychom projednali body z bloku Zprávy, návrhy a další, dále případně neprojednané body z bloku Smlouvy. Odpoledne projednáme bod 260, což jsou Ústní interpelace. Pan poslanec Marek Ženíšek se omlouvá dnes z osobních důvodů. Pan poslanec Bohuslav Chalupa se omlouvá dnes z pracovních důvodů.

Pan poslanec Radek Vondráček má náhradní kartu č. 26. Dále paní poslankyně Marta Semelová se omlouvá dnes od 9.00 hodin z pracovních důvodů. Pan poslanec Josef Zahradníček se omlouvá dnes na celý jednací den z osobních důvodů.

Pan ministr Marian Jurečka se omlouvá z dnešního jednacího dne z pracovních důvodů.

Pan předseda Jan Hamáček se omlouvá dnes a zítra z důvodu zahraniční cesty. A nyní předávám slovo předsedovi poslaneckého klubu ANO Jaroslavu Faltýnkovi. Prosím, pane předsedo. Děkuji pane místopředsedo. Hezké dopoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové. Já bych si dovolil navrhnout změnu pořadu schůze na zítřejší den a konkrétně pevně zařadit následující body.

Ptám se, kdo další se hlásí k programu schůze. Děkuji za slovo. Zítra máme poslední jednací den této schůze Poslanecké sněmovny. Tak já navrhuji zítra nejsou žádná třetí čtení , abychom to zařadili po již pevně zařazených bodech. Po již pevně zařazených bodech.

Děkuji. Ještě někdo se hlásí k programu schůze? Pan předseda Černoch. Prosím, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych si dovolil také navrhnout zařazení na zítřek po již pevně zařazených bodech, a pokud projde i návrh pana kolegy Stanjury, tak po tomto bodu, to je informace vlády k privatizaci OKD. Bod, který byl zařazen na úterý, ale nedostalo se na něj.

Prosím, pan předseda Kováčik. Ano, já potvrzuji, paní a pánové, to, co teď řekl kolega Marek Černoch, že chceme projednat situaci kolem OKD jako řádný bod s tím, že platí nadále to, že pokud se to nepodaří projednat, pořád je živý onen seznam podpisů na svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, to za prvé.

Proto se tady zcela výjimečně jako opoziční poslanec přimlouvám za návrhy, které zde přednesl předseda vládního koaličního klubu. Chápu to dobře, pane předsedo, že nic nenavrhujete, jenom radostně voláte k našim zemědělcům.

Čili jsem se připojoval k tomu, co zde jménem našich dvou klubů řekl pan kolega Černoch. Ano, děkuji za tuto informaci. Prosím, pan kolega Opálka. Prosím, pane kolego, máte slovo. Děkuji pane místopředsedo. Dámy a pánové, aby nedošlo v budoucnu k nějakému sporu, já bych navrhoval, aby jako první bod dnešního jednání byl znovu otevřen bod 256.

A protože ten jeden bod vlastně a to je teď sporné, který, protože na tabuli visel myslím bod 258 byl usnesením uzavřen, tak je třeba ještě uzavřít, aspoň formálně, ten bod 256. Ano, děkuji. Není tomu tak. Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat.

Zvlášť. Zahajuji hlasování o zařazení bodu 15 za bod 69.

Návrh byl přijat, tudíž bod 15 byl zařazen za bod 69. Budeme dále hlasovat o zařazení bodu 32 za bod 15. Kdo je proti? Je to hlasování 206, přihlášeno 125 poslankyň a poslanců, pro 89, proti 25.